Děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj chtěl vystoupit.

Ten smysl je celkem, myslím si, nabíledni.

Z těchto důvodů se domnívám, že je nutné tuto záležitost zamítnout v prvním čtení a věnovat této záležitosti pozornost, která odpovídá standardnímu legislativnímu procesu. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Děkuji. Poslanec Michálek, faktická poznámka. Děkuji za slovo.

Bylo nám tady jednoznačně řečeno, že to není vládní návrh, a proto je potřeba ho v prvním čtení zamítnout. Tohleto je demonstrace, jak ANO je skutečně konstruktivní, tak jak jste to napsali do vládního prohlášení, že k užitečným návrhům opozice budou přistupovat věcně, nikoliv ideologicky. Takže teď jsme to tady slyšeli od člena ANO, který nám oznámil, že protože to není vládní návrh, ačkoliv to má stanoviska od asi pěti zájmových organizací včetně České advokátní komory, všichni to prodiskutovali, dva měsíce to tady je v legislativním procesu, kdokoliv se k tomu mohl vyjádřit, tak to ani nepustí do výboru. Takovýmhle způsobem vláda porušuje svoje programové prohlášení ohledně toho, jak se bude chovat k opozici, to zaprvé. A za druhé, porušuje své programové prohlášení i ve vztahu k tomu, že tady bude zavádět tu digitalizaci. Protože co může být jednoduššího než umožnit lidem, aby podávali elektronické přiznání sami a měli nějakou výhodu, aby byli pozitivně motivováni? Nejenom negativní motivace, aby se nějakým způsobem omezili, dostali nějakou pokutu jako u EET, ale aby byli sami motivováni. Bohužel vláda, která tedy na Ministerstvu financí připravuje projekt A teď že chce vysabotovat věc, která sem byla připravená, Piráti ji dali dohromady, Piráti ji prodiskutovali se zájmovými organizacemi, tak tohle jsou výsledky, jak vláda skutečně chce plnit svoje programové prohlášení. Ani na to minimum jste se nezmohli. Děkuji. S přednostním právem paní ministryně, poté pan navrhovatel.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já nemusím, já jsem členka vlády a já vás mohu oslovovat přímo.

Paní ministryně není poslancem, je ministryní. A ačkoli já jsem razil trochu jiný výklad, tak jsem minule připustil, že ministr může, protože po dohodě i s dalšími odborníky se budeme striktně držet jednacího řádu. Poslanec poslance. A paní ministryně vystupuje v tuto chvíli čistě jako ministr, protože nemá poslanecký mandát. Takže paní ministryně, prosím, můžete napřímo. Děkuji. Tak zaprvé. Projekt Moje daně nezkrachoval. Rok pracoval projektový tým, ono to není žádná legrace.

To znamená, má to dopad na placení daně, na vyměření daně, na úročení, na vymáhání, na všechny tyto konsekvence. A ty všechny musí být zapracovány do IT systému. Já jsem zažila za svoji praxi celou řadu takovýchto velice progresivních poslaneckých návrhů a dopadlo to tak, že potom si Finanční správa s tím nevěděla rady. Takže já připravuji legislativu online finančnímu úřadu. Ta bude poslána do legislativního procesu do poloviny tohoto roku. Součástí bude i vámi navrhovaný způsob prodloužení lhůty, bude řádně prodiskutován připomínkovými místy, vnitřním připomínkovým řízením, vnějším připomínkovým řízením, bude prodiskutován s Finanční správou a bude to prostě vládní návrh, který prostě bude lepší. A jenom ještě taková malá poznámka.